A ono to může být klidně 15 nebo 20 miliard.

Děkuji za slovo. Pan ministr před chvílí řekl: Neumím si představit, že bychom měli vydat 25 až 30 miliard v případě, že bychom odpustili DPH. Ale já říkám to, co jsem říkal před chvílí: Momentálně čerpáme 7 miliard ročně a čerpá to 25 % oprávněné populace. Kdyby to dneska čerpalo 100 % populace, tak stát vydává dneska 28 miliard před tím stavem, který nás čeká, když se zvyšují normativní náklady a tak dál.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych znovu chtěla zopakovat, že hnutí ANO podpoří ten návrh.

Takže jenom to jsem si tak nostalgicky připomněla. A slova pana poslance Kaňkovského, že to asi není úplně konečná, že to zřejmě nebude moci na tom skončit, no tak to víme. To víme už hodně dlouho, že prostě tady dáme pomoc určitému velmi malému procentu lidí. Přesto to podpoříme.

Děkuji, paní předsedkyně, za dodržení času. Jen připomínám pro všechny ostatní kolegyně a kolegy: ministry je možné oslovovat napřímo, nikoliv prostřednictvím předsedajícího. Děkuji.

Takže zase přihlášen, dobře, máte slovo, pane poslanče.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji moc za slovo. Já bych pouze chtěla reagovat také na úřední hodiny, které tady zazněly z úst pana ministra. Chtěla bych pouze říci, že úřední hodiny... respektive existuje usnesení vlády ohledně orgánů státní správy, kde jsou určené minimální úřední hodiny v pondělí a ve středu. A teď si myslím, že je to o jednání pana ministra práce a sociálních věcí s generálním ředitelem Úřadu práce, aby na něj apeloval, aby došlo k rozšíření těchto úředních hodin. Také děkuji. Pan ministr chce reagovat? Nicméně reagovat chce pan poslanec Marek Novák. Děkuji za slovo. Chápu, že úřední hodiny pana ministra rozesmály.

Děkuji, pane poslanče. Nyní se ptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy obecné? Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu a táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem a pan zpravodaj také nemá zájem. V tomto případě otevřeme rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Jana Pastuchová a připraví se pan zpravodaj a poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.